Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem byl před lety v podobné situaci, kdy mě jistá organizace někam nominovala, poměry organizace se změnily a byly tendence mě z té funkce odvolat. A byla to analogická situace, kdy si všichni mysleli, že je to takto možné, a nebylo to takto možné. A já se trošku divím, že když jsme tu situaci tady řešili už před pár týdny, že nemáme právní výklad.

A znovu opakuji, že já jsem trochu na rozpacích, že my nemáme právní výklad, zdali můžeme nebo Sněmovna může někoho odvolat a instalovat někoho dalšího, nebo ne. Tady slyším, že je to naše právo. To já si nejsem úplně jistý.

Prosím zvažme to. Ale nedělal bych to v tuto chvíli. Děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Kučera a další. Prosím vás, kolegyně, kolegové, já jsem to chtěl vysvětlit jako předseda volební komise v rozpravě, neměl jsem šanci přes tu smršť faktických poznámek. Pan poslanec Kalousek s tou námitkou má pravdu, ale v tom smyslu z pohledu evropského, těch zakládacích listin, které opravdu říkají, že tam, v té Evropě nebo ve Štrasburku, nemůže někdo někoho odvolat. Ale proti tomu prosím, když o tom mluvíte, tak si o tom něco přečtěte.

Členské státy si samy volí, jak vyberou poslance do Parlamentního shromáždění. Poslanec musí být poslancem parlamentu členského státu a teď pozor politické rozložení vybraných poslanců musí odpovídat politickému rozložení v parlamentu členského státu. Tečka. Cituji ze zakládacích listin Rady Evropy. Jinými slovy, národní parlament musí ctít politické rozložení, v našem případě rozložení po volbách v roce 2013. Ta argumentace, na základě které byla paní Kristýna Zelienková navržena na odvolání a odhlasována národním parlamentem, právě říká, že tím, že ona se stala členem jiného klubu a bylo by to to samé u kterékoli jiné strany že jsme to vychýlili. A prosím, neotvírejme Pandořinu skříňku, protože já jsem si dnes udělal přepočet, který tady mám k dispozici, a rád vám ho ukážu. A podle tohoto rozložení, poměrného rozložení po volbách, v tomto orgánu, který má 5 členů a 5 náhradníků, je 10členný, tak má TOP 09 nárok na jednoho člena, a máte tam dva. A myslím si, že nechceme se do tohoto pouštět, a podle mě je to zbytečné. Končím.

Já děkuji za slovo. Toto je naprosto nekompetentní a nepřipravený výstup. Já jsem čekal tady, že po tom, co se tady dělo minule, tady vystoupí pan předseda volební komise a řekne: tady mám rozbor právníků, který říká toto a toto, toto můžeme udělat, toto nemůžeme udělat.

To je prostě nekompetentnost! A nejenom pana předsedy volební komise, ale nekompetentnost hnutí ANO, které se prolíná celým volebním obdobím! Prosím. Děkuji za slovo. Za sebe já bych třeba rád viděl ten dopis, o kterém zde je řeč, předsedovi Sněmovny a asi slyšel i vyjádření ministra zahraničí, pokud je zde zmiňován. Já jsem totiž původně chtěl vystoupit ještě s jedním návrhem, který se týká tohoto bodu změny ve složení orgánů Sněmovny. Nicméně bylo to až poté, co uplynula lhůta, která byla dána na návrh změn v orgánech Sněmovny. A já jsem chtěl, abychom odsouhlasili jeho nastoupení na místa ve výborech, které měl Vítězslav Jandák, nicméně očekával jsem, že by třeba proti tomu mohl být nějaký protest, protože to samozřejmě nebylo možné udělat v té dané lhůtě, protože ještě nebyl složen slib. A tak tedy i v návaznosti na debatu, která zde probíhá do této chvíle, přece jen navrhuji, abychom přerušili tento bod do středy ve variabilním týdnu, abychom si mohli tyto otázky přece jen vyjasnit. Já si myslím, že to prodlení už není tak velké. A současně bych potom prosil, pokud by ten návrh prošel, aby volební komise znovu ještě vyhlásila lhůtu na změny v orgánech Sněmovny, abych ten návrh, který jsem avizoval, mohl podat. Jedná se o to, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne.

Kdo je proti?

Tento bod byl přerušen. V tom případě vás požádám, pane předsedo, abyste pokračoval v dalších volebních bodech. Já hned navážu, ať pak neruším další průběh Sněmovny, a vyhlašuji novou lhůtu pro podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do pondělí 10. července do 13 hodin do sekretariátu volební komise. Snad aspoň k tomuto ještě jsem kompetentní. Teď prosím, pane předsedající, o otevření dalšího volebního bodu, a bude to velmi rychlé návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.